Na konci března pak město obdrželo stanovisko od Ministerstva vnitra České republiky, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, které ve všech ohledech shledalo postup města Postoloprt při prodeji zmíněného domu v souladu se zákonem o obcích. A vůbec nikoho to nezajímalo. Ani státní zástupkyni, ani policii, ani soud.

Stejně tak byly od počátku trestního řízení na stole relevantní pochybnosti o postupu i zvolené metodě posudku policií přizvaného znalce.

Děkuju.

Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Vondráček. Paní předsedkyně, děkuji za slovo.

Já jsem se nikdy nevyjadřoval k tomu vydávání, když jsem byl v pozici předsedy Sněmovny. Měl jsem za to, že to výkonu té funkce nepřísluší.

Už mockrát jsme tady probírali, že imunita není osobní privilegium toho kterého jedince, který byl náhodou zvolen do Poslanecké sněmovny. Imunita má chránit fungování komor parlamentu a bránit zásahům moci výkonné. Není možné omezit fungování komory bez zákonného a jasného zmocnění.

Jenom pro zajímavost, imunita jako taková, nepostižitelnost poslanců ten zákon byl za první republiky přijat dřív než prozatímní ústava. Tak naši předkové považovali za důležité, aby poslanci mohli vykonávat svou činnost. Budu velice stručný, protože vyčerpávajícím způsobem všechno shrnula paní poslankyně Válková, a říkám schválně poslankyně, protože nevystupovala v pozici předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Já si skutečně myslím, že základ všeho je ten překonaný popis skutku, to, co tady pan zpravodaj tak poctivě přečetl a já mu za to děkuji, protože zaznělo to na mikrofon, bude to ve stenozáznamu, každý se s tím může seznámit, každý to jednoznačně, rychle najde. My tady dneska rozhodujeme, jestli moc výkonná, jestli policie dodržela všechna pravidla pro možný zásah do moci zákonodárné, jak se v právním státě sluší a patří. O tom je to dnešní rozhodování. A ta pravidla určuje ústava, náš jednací řád, § 12, ale také rozhodnutí Nejvyššího soudu, které tady bylo citováno a které je v těch věcech poměrně přesné. Já mám za to, že i § 12 jednacího řádu staví spíše na skutku než na právní kvalifikaci.

A tady je úplně jasný nesoulad mezi skutkem a následnou právní kvalifikací. Myslím, že to bylo v dopise pana předsedy Babiše, kde dal příměr, že je popisována vražda a následné stíhání za dopravní nehodu, tedy dva úplně rozlišné děje.

Nemůžete organizovat něco, co není trestné, aby to vaše organizování bylo trestné, jestli mi rozumíte. To je spojená nádoba. Nemůžou pokyny k něčemu legálnímu vyvolávat trestněprávní odpovědnost.

Protože já jsem toho názoru, že hlavně naše vydání bude soudu k ničemu.

Teď to teprve přijde před soud. V podstatě jsme ve fázi, kdy se říká, že už je obžaloba napsaná.

A já si prostě myslím, že to soudu nebude stačit. Tomu velí i nějaká základní právní logika.